Jednání jsme přerušili v okamžiku, kdy byla ukončena obecná rozprava a zazněla, respektive nezazněla, závěrečná slova.

Přivolal jsem poslance z předsálí a myslím, že jsme připraveni na to, abychom hlasovali. Je zde ovšem žádost o odhlášení, které vyhovuji. Všechny jsem vás odhlásil.

Nyní jsme připraveni skutečně na hlasování. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Organizačním výborem byl jako garanční výbor navržen rozpočtový výbor. Ptám se, zda někdo navrhuje nějaký jiný výbor jako výbor garanční. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání ještě jinému výboru. Ano, paní poslankyně Pekarová Adamová se hlásí. Prosím, paní poslankyně.

Ano, eviduji váš návrh.

Jde o to, aby se předloženým návrhem zabýval také výbor pro sociální politiku. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh nebyl schválen. Neschválili jsme tedy projednávání v žádném dalším výboru. Návrhem se bude zabývat pouze rozpočtový výbor jako výbor garanční. Konstatuji, že v rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, takže končím prvé čtení a projednávání tohoto bodu.